Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Poprosím o klid v jednacím sále. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, jako předseda klubu, poslaneckého klubu SPD, bych si dovolil načíst zde tři návrhy, které by se měly projednávat dnes večer od 18 hodin v takzvaném opozičním okénku, pokud nám koalice umožní ty návrhy projednávat od 18 hodin.

Dovolte, abych ty návrhy také trochu okomentoval, byť je trochu okomentoval už pan předseda Okamura, ale já bych si dovolil je okomentovat ještě z jiného úhlu pohledu. Takže prvním návrhem, který navrhujeme, paní předsedající, na opoziční okénko je bod číslo 15, sněmovní tisk 8, a je to návrh na vydání ústavního zákona o celostátním referendu. Je to podle našeho názoru jeden z nejdůležitějších bodů, který by Česká republika měla mít. Lidé by měli mít právo rozhodovat v referendu. Měli by mít právo rozhodovat téměř o čemkoliv v referendu, když ho samozřejmě Česká republika vypíše. Totiž referendum je skutečná vláda lidu a nikoliv politiků, kteří můžou mít své zájmy. Referendum mají všechny země Evropy kromě dvou, my jsme jedna z nich. Skutečná demokracie a nejenom demokracie v uvozovkách, kterou se tady pětikoalice snaží prezentovat, takzvanou zastupitelskou formou. Zastupitelská forma znamená: hoďte mi ve volbách lístek do urny a my už to za vás ty čtyři roky vyřešíme. A čtyři roky do toho lidé nemají co kecat.